Téměř plán.

Je to strašné, samozřejmě. Ale já se ptám, když máte tedy téměř připravený plán pomoci pro domácnosti i firmy, jakou tedy dáváte zbraň domácnostem a firmám jako vláda České republiky? Jakým způsobem?

Máme tady další tři faktické poznámky.

Já fakt nechci slovíčkařit, ale když tedy říkáte, že vám něco vkládám do úst, pane ministře, tak nevkládejte zase do úst něco mně.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Opravdu nemám ve zvyku komentovat neúspěšná obchodní jednání ve smyslu, že k té dohodě nedošlo.

A to není jenom jádro, to je černé uhlí, hnědé uhlí, obnovitelné zdroje v jednotlivých typech a tak dále. Děkuji.

Já budu stručná.

Víte, ty daně z mimořádných zisků nebo nazývejme to, jak chceme řekněme si na rovinu, a vy to určitě dobře víte, to není žádné řešení strukturálního deficitu, to je řešení momentální situace.

A kde je nějaký náznak řešení strukturální deficitu? Byl pozvolný, to jsme samozřejmě do něj nemohli zahrnout ani ty nadstandardní příjmy.

To je vaše zodpovědnost.